Kdo je pro? Kdo je proti?

Odpuštění minimálních záloh zařadili zítra jako třetí bod. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 26, přihlášeno 186, pro 86, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Děkuji za slovo. Zpochybňuji hlasování. To byly ty výroční zprávy České televize.

Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu pana poslance Valenty na zařazení výročních zpráv o činnosti a hospodaření České televize na příští čtvrtek v 11 hodin. Kdo je pro toto zařazení? Kdo je proti? Hlasování číslo 29, přihlášeno 187, pro 159, proti 2. Návrh byl přijat.

Nebo trvá na tom, aby to šlo před Bečvu? Takže jako druhý bod po vyšetřovací komisi. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Kdo je pro? Kdo je proti?

Třetí návrh, bod s názvem Odvolání ministra zdravotnictví.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Ondráček navrhuje zařazení nového bodu Informace vlády o rozvolňování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 34, přihlášeno 187, pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní tedy budeme hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Nový bod. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Paní poslankyně Hyťhová navrhuje zařazení nového bodu Informace vlády o otevření všech škol. Kdo je pro zařazení nového bodu?